Děkuji, pane předsedo.

Co je rozdílné, je vlastně... doklady, nebo postup, který je potřeba pro to, abych mohla jít na úřad práce a žádat, a to poměrně velká, protože u náhradního výživného musíte prokázat povinnost, že vymáháte výživné, kdežto u zálohovaného ne, což si myslím, že je také docela zásadní. Další velký rozdíl je, že náhradní výživné paní předkladatelky se nepočítá do příjmu, pokud žádáte o dávky, kdežto zálohované ano. Rozdíl poměrně velký podle mě. To je možná možné zamyšlení na tu nápravu předtím, než zavedeme další dávku.

Zadruhé trvajíli důvody pro poskytování náhradního výživného po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 a bylali do jednoho měsíce po uplynutí této doby podána oprávněnou osobou písemná žádost o prodloužení poskytování náhradního výživného, prodlouží se poskytování náhradního výživného o dalších 12 měsíců; takto lze postupovat opakovaně. Takže je otázka, jak dlouho by stát vymáhal, a to vymáhání není nikde úplně jasně dáno, takže stát může platit i to výživné třeba deset let, když bude deset let neúspěšně vymáhat. A tady je to to samé.

Kdybych teď měla citovat samozřejmě stanovisko vlády, tak tady k tomu návrhu má vláda daleko více připomínek a předkladatelé to samozřejmě vědí. Pro mě je důležité sdělení vlády, která upozorňuje, že předložený návrh zákona obsahuje některé věcné a legislativní nedostatky.

Návrh na výkon rozhodnutí však lze podle současné platné úpravy podat již po prvním měsíci neplacení. Takže proč tedy ten rodič bude čekat tak dlouho? Možná důvodem je, abychom ušetřili peníze státu, a pak ještě dva měsíce vlastně, když nebude platit, atd. Ale když už současná právní úprava umožňuje rodičům, kterým není placeno, podat návrh na výkon rozhodnutí už po měsíci, tak proč tedy budeme čekat tři? Aby ten dluh byl ještě větší? Ale tady právě je to lidské hledisko, které já plně chápu.

Ale tam je téma trvalé bydliště, nebo trvalý pobyt, protože to není v souladu se sociálním balíčkem Evropské unie. Ale to jistě předkladatelé vědí.

Budu sledovat hodně diskusi, rozpravu. A ještě bych se chtěla zeptat předkladatelů zálohovaného výživného, když veškeré povinnosti vlastně s vymáháním výživného, s tím, že by měl i úřad práce dávat návrhy na exekuce, na soud, na soudní exekutory, zdali i stát bude dávat po čtyřech nezaplacených výživných trestní oznámení na neplatiče, jestli tedy stát bude řešit i tuto trestněprávní rovinu, což je také docela zásadní.

Poté proběhne společná rozprava k oběma těmto bodům.

Sám jsem to udělat nemohl. Snad se počet hlasujících už ustálí.